Než dám slovo paní poslankyni, chci jenom toto potvrdit.

A hlavně pořád nechápu to, proč ve stejnou chvíli nebo stejný obsahový text, který teď řekl kolega Laudát, jsem navrhovala já před hodinou, proč k tomu hlasování u ČSSD, pozitivnímu hlasování, nedošlo.

Prosila bych tedy, abychom pokračovali v jednání.